Děkuji panu premiérovi. Mám tu čtyři faktické poznámky.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

Takže na jedné straně být jediní v Evropě s jedním parametrem toho systému je na závadu, a na druhé straně to, co zavádíte vy, kde se vlastně jedná opravdu o jasné znepřehlednění systému vytvoření mnohem složitějším, to už je v pořádku, byť víme, že jediná země, která se pokusila o to zavést tento nástroj, bylo Slovensko, kde to po dvou letech zrušili.

Dovolila bych si z toho citovat § 4a, který se tam nově vkládá, řeší, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě do 30. června kalendářního roku, který končí číslicí 4 nebo 9, zprávu o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci atd. Já vám to věnuji, pane premiére, abyste si to mohl přečíst, abyste věděl, o čem tady jednáme. Protože vy už v samotném návrhu zákona říkáte, že se to má přehodnocovat. Na další dva roky? Abychom to řekli zcela pregnantně, jak to v tom zákoně je. Děkuji vám, paní poslankyně, i za dodržení času. První vystoupí paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Fiedler. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji i paní kolegyni předřečnici, protože jsem chtěla právě tohle říci, že místo jistoty spíše uvádíme ty další generace do nejistoty. Zřejmě mě pan premiér nějak moc neposlouchal, protože pokud měníme valorizační mechanismus z jedné třetiny na jednu polovinu, tak se opravdu velmi něco změní. Jedna třetina je vždycky jednou třetinou. A pokud porostou průměrné mzdy, tak i ta jedna třetina bude samozřejmě vyšší a ta valorizace bude vyšší. To už jsem tady jasně řekla a není třeba to v tom měnit. Buďto společnost bohatnout bude, nebo nebude. Pokud mluvíte o tom, že do velké důchodové reformy vstoupilo pouze 80 tisíc lidí, no samozřejmě. Od začátku byli varováni, že pokud se sociální demokracie dostane k moci, tak tuto důchodovou reformu zruší. My jsme ji zavedli jako nepovinnou, dobrovolnou, což samozřejmě je na vadě tohoto systému, protože odváděná 3 % jsou vždy 3 % a je úplně jedno, jestli z vyšší, nebo nižší mzdy, protože vždycky jsou to procenta. To je procentuální odvod.

Ale oni je zapojili zpět rozhodnutím státu do toho státního rozpočtu, ale my je tam odvádíme přece pořád také, protože pokud odvody na sociální pojištění nesnižujeme, tak je tam stejně odvádíme stále. Pokud jde o to, že naši budoucí důchodci po roce 2030 budou mít jistotu, kdy půjdou do důchodu no právě že nebudou.

U nás je extrémní závislost na prvním průběžném pilíři. V jiných zemích jsou tam ještě další možnosti spoření, zaměstnaneckého připojištění a jiné zabezpečení na stáří. Pak už bych hovořila o tom, co jste řekl. Když tak se přihlaste řádně do rozpravy, udělím vám slovo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Připraví se pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče. Samozřejmě je třeba nějakým rozumným způsobem stanovit nebo omezit věk odchodu do důchodu, aby... Ale co jsem chtěl říct, co už tady říkali předřečníci, a určitě to zazní i od některých dalších, kteří, vidím, že jsou přihlášeni na tabuli. Já opravdu postrádám... A já jsem byl jeden z těch... My jsme to měli ve volebním programu, který já tedy dodržuji, přestože jsem dnes nezařazený, a hlasoval jsem pro zrušení druhého pilíře také. Ale to, v čem má pravdu pravicová opozice, je to, že jsme sice jednu věc zrušili, ale ta koncepce není. A v tuto chvíli jestliže se bude měnit, nebo nastavovat jinak pravidla odchodu věku do důchodu, a já s tím souhlasím ale jsme na konci volebního období, a co tady zaznívá dnes a denně, včera, dnes, prostě tato vláda nepřipravila důchodovou reformu. Na konci volebního období dělat takovéto zásadní kroky... Jak budou důchody financované? Nevíme, co bude do budoucna. Je to pouze předvolební období a těchto návrhů, jak už říkali mí další předřečníci, vidíme více a více se zásadními zásahy do státního rozpočtu, což já jako člen rozpočtového výboru nesu velmi nelibě.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já jako koaliční poslanec to podpořím, samozřejmě máme to v koaliční smlouvě. Ale čekal jsem, že práce na důchodovém systému bude vnímat daleko zásadnější, širší témata, ne jenom krátkozrace jedno volební období. Řeknu která. Kromě toho, že počtvrté v tomto volebním období říkám, že zrušení předchozího pilíře byla hrubá rána do důvěry lidí ve stabilitu našeho důchodového systému a byla to chyba, tak říkám, že zaprvé dlouhodobá perspektiva demografického vývoje stojí za zájmem některých evropských zemí na přechodu k vícerychlostní Evropě. Analýzy to uvádějí dokonce na prvním místě.

To znamená, náš zájem dlouhodobě je, jak prodlužujeme střední délku života, a tady jsme to dokázali za 20 let o 10 let, udržovat maximálně dlouho lidi ekonomicky aktivní nejenom kvůli bezrezervovému důchodovému systému, ale aby se taky o sebe dokázali postarat v oblasti sociálních nákladů a podobně.

Děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku. A nyní tedy řádně přihlášení. První vystoupí pan poslanec Opálka, připraví se pan poslanec Vilímec.